Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Děkuji.

Chtěl bych potvrdit to, co už sdělil pan ministr. My jsme se tomuto návrhu věnovali opakovaně ve výboru, nicméně návrh je poměrně rozsáhlý a jedná se o problematiku, která si zaslouží pozornost, protože může mít velké dopady na podnikatelské prostředí. Návrh jsme projednali v obecné rozpravě, nicméně nebyla dokončena rozprava podrobná a výbor se bude tímto zabývat 22. září. Proto si dovoluji Sněmovně navrhnout přerušení projednávání tohoto tisku do příští schůze, případně do termínu 22. září, kdy bude zasedat ústavněprávní výbor, který tuto věc, předpokládám, dokončí. Pane poslanče, ještě počkejte, protože dáváte procedurální návrh a ten může být pouze jeden. Pokud nebudou námitky, tak do příští schůze Poslanecké sněmovny. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, s tím že procedurální návrh jste slyšeli.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 99, přihlášeno 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 71, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a přerušili jsme projednávání tohoto bodu.

Chci se zeptat, pane poslanče máte problémy se svým hlasovacím zařízením, nebo můžeme pokračovat v projednávání? Jedeme dál, dobře.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.